Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se ráda vyjádřila k předloženému návrhu novely zákona o podpoře sportu. Chtěla bych velmi poděkovat předkladateli panu poslanci Haasovi, jakým způsobem tady v tuto chvíli vystoupil a jakým způsobem podrobně představil novelu tohoto zákona, ale musím konstatovat, že mě v žádném případě nepřesvědčil, že v této době, kdy tady máme i energetickou krizi, kdy tady máme navyšování a velké ceny pohonných hmot, potravin a dalších, tak zda potřebuje v tuto chvíli Národní sportovní agentura, která tady byla zřízena, další místa a další placená místa. Nejsem o tom vůbec přesvědčena. Měla jsem možnost působit v minulosti v Národní radě pro sport, která má 21 členů, a tito lidé tam pracují zadarmo. Jsou to odborníci, jsou to lidé, kteří mají co říci k jednotlivým návrhům, které tam pak předkládá předseda Národní sportovní agentury, místopředseda a další, kteří jsou každodenně v této Národní sportovní agentuře. Když se podíváte na stanovisko vlády, která se k tomuto návrhu vyjadřovala, dala k tomu neutrální stanovisko a jasně řekla, že pokud bude zřízen další tento orgán a vy předkládáte ve svém programovém prohlášení a neustále nám vyčítáte, že za naší vlády se navyšovala místa, placená místa a tak dále v tuto chvíli tady přicházíte s tím, že budou další místa v Národní sportovní agentuře.

Myslím si, že to je velmi důležité, protože dneska všichni víme, co se děje.

Děkuju vám za pozornost.

Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně.

My jsme měli nějaká jednání.

A teď já neříkám a prosím, pane kolego, opravdu to berte, já jsem velice rád, že se sportovnímu prostředí tady věnujeme, že je tady mezi námi spousta z nás, kteří k tomu chceme mluvit, chceme se tomu věnovat, chceme pro sport udělat to nejlepší, a to je samozřejmě naším společným cílem, nicméně bohužel tato novela to neřeší a teď já netvrdím protože asi pravděpodobně, jak jste už zmínil, dojde k nějaké úpravě, a teď bude záležet na tom, jak moc velká ta úprava bude, jaké připomínky tam budou a nebudou zapracovány tak prostě je to málo.